Ještě jednou dobrý den.

A další údaje jsou také zajímavé. Plusové bankovní subjekty dosáhly meziročně 8 % růstu čistého zisku. Detailnější popis bych nechal na panu guvernérovi.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Takzvaná kauza investičního životního pojištění se svým rozsahem týká řádově milionů smluv životního pojištění.

Stejně tak jsou již zjevné systémové excesy, když i velké pojišťovny nejednají v souladu s vlastními pojistnými smlouvami a například neoprávněně krátí odkupné či porušují sjednanou alokaci pojistného, když jeho část odklánějí ke škodě klientů. Jde přitom o produkt hojně využívaný v rámci zabezpečení prostředků na penzi, tudíž vytvoření korektního prostředí je ve veřejném zájmu, a to i s ohledem na daňové úlevy, kterými stát tento segment podporuje.

Fakticky je možné se žalobou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele pouze domáhat zdržení se protiprávního jednání, například právě neoprávněného snižování pojistného plnění o nesjednané náklady a jiné poplatky u dosud aktivních dotčených pojistných smluv.

Tato kauza je svým rozsahem a dopadem na počet spotřebitelů podstatně větší, než aktuálně médii propíraná kauza HSystém, které svou pozornost věnovali dokonce vláda či prezident České republiky, zcela jistě pro mnoho otázek spojených se správností postupů a včasností zásahů orgánů státní správy, a zejména pak s ohledem na skutečnost, že důsledky celé této kauzy opakovaně nesou jen poškození klienti. Potenciální škody způsobené protiprávním jednáním pojišťoven jsou přitom ve svém důsledku větší než suma ztrát spojená s krachem všech kampeliček dohromady.

Přitom nezřídka Česká národní banka vydává různá doporučení a varování před subjekty jednajícími ke škodě spotřebitelů, ne však v tomto případě. Česká národní banka má přitom povinnost nejenom dohlížet na stabilitu pojistného trhu, ale má rovněž chránit zájmy spotřebitelů. To se podle našeho názoru neděje, a to navzdory počtu řádově milionů pojistných smluv, které jsou podle stovek rozhodnutí finančního arbitra a podle desítek rozhodnutí soudů neplatné třeba, jen zčásti, neboť neplatná jsou typová smluvní ujednání kopírovaná do jednotlivých verzí pojistných podmínek.

Potom tu jsou otázky, na které má daný dopis navázat, a proto bych se i já rád zeptal, jak hodláte kauzu Česká národní banka řešit a jaká opatření přijala Česká národní banka, aby nedošlo ke zhroucení pojistného trhu.

To samé aktuální problém, který se děje, jsou rizikové podnikové dluhopisy, které někdy i v řádech desítek procent úroků jsou nabízeny klientům, což samozřejmě budí obrovský potenciál, protože se jedná o velmi rizikový produkt, s čímž není sám klient seznámen, dokonce se může jednat nejenom o rizikový produkt, ale přímo o podvodný záměr již od začátku. Stejně tak v některých případech jsou řešeny problémy rizikových zpětných hypoték apod.

Děkuji, vážený pane předsedo.

My jsme samozřejmě vykonávali standardně svoji dohledovou činnost.

Dohlížíme 26 tuzemských pojišťoven, jednu zajišťovnu a částečně i 20 poboček zahraničních pojišťoven.